Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, jenom velmi krátce. Historie dotačních programů v zemědělství nezačíná vládou Petra Nečase, jak jste se možná někteří mohli z předřečníkových slov domnívat, ale tím, že byl přijat zemědělský zákon, na základě kterého ty dotační programy vznikají.

Musím říci, že jsem rád, že jsem našel silného spojence.

Třetí věc otázka podpory živočišné výroby. Já jsem původem zootechnik, čili je to moje srdeční záležitost, a myslím si, že to je krok správným směrem. Důležité je, že na základě možností, které nám rozpočet dává, jsou ty prostředky dotovány, nicméně dovedu si představit, že toho bude podstatně víc, protože tím, co po transformaci zemědělství z živočišné výroby zbylo, díru do světa neuděláme. Ty dramatické poklesy stavů, zejména stavů krav, ale i ostatních kategorií hospodářských zvířat, nezachráníme těmi v uvozovkách troškami, co se jako solí přisoluje, ale je potřeba daleko masivnější opatření. Anebo je potřeba, aby ta opatření byla systémovější. Jsem rád, že se postupně slyší na to, že vedle podpory prvovýroby, živočišné výroby a tak podobně se také podporuje celý ten systém, celý ten řetězec, celá ta vertikála, to znamená i to zpracování.

To potom snadněji naši konkurenti na tom takzvaně jednotném trhu Evropské unie naše výrobce a zpracovatele převálcují. Já v této chvíli tvrdím, že dotační programy jsou věcí, která je dohodou napříč členů zemědělského výboru, a proto i klub KSČM tento návrh podpoří. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradník, po něm pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

Karel Havlíček

To víme dobře. Proto bych chtěl připomenout, že existuje takzvaný plán hlavních povodí, tedy plán, který vlastně zmapoval všechny možné potenciální prostory, kde by bylo možné v případě potřeby vodu u nás uchovávat. Nejsou to žádné velké plány na nějaké megastavby, ale jsou to prostě prostory, které by se měly územně chránit, aby v případě potřeby bylo možné tyto nádrže na tocích u nás vybudovat. Přimlouval bych se, zdali by se ministerstvo mohlo znovu vrátit k tomuto plánu, zrevidovat jeho podobu a případně znovu do hry vrátit proces uchování těchto území pro budoucí ochranu, pro zachování vody v krajině. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Dobré dopoledne, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já nechci protahovat tento bod, nicméně mi dovolte pouze dvě poznámky z titulu předsedy zemědělského výboru. Chci potvrdit to, co tady řekl místopředseda Kováčik ze zemědělského výboru, že tato záležitost na zemědělském výboru získala podporu napříč politickým spektrem a v podstatě téměř všichni přítomní s výjimkou jednoho hlasu byli pro, a pokud se týká doprovodného usnesení, tak všichni přítomní poslanci a poslankyně byli pro. Pokud se týká a teď to myslím, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Petře Bendle, v dobrém toho evergreenu zadržení vody v krajině, tak já si myslím, že přichází doba, kdy to budeme muset opravdu začít velmi vážně řešit.

Kde v podstatě v těch aridních oblastech, jako je Znojemsko, Břeclavsko, jižní Morava celá, ten problém je dneska obrovský a tito zemědělci jsou v podstatě postiženi suchem každý rok a je potřeba to začít vážně řešit.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Bendl. Děkuji. Já jsem to v dobrém myslel, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi zemědělského výboru. On dobře ví, že na to upozorňuji dlouhou dobu, že to je jenom otázka času, kdy přijdou vážné problémy se suchem, a že na to máme být připraveni. Zemědělci nemají k dispozici vodní zdroje, takové ty přírodní vodní zdroje. Obracím se proto možná i na ministra životního prostředí, protože často v těch územních plánech máme definovány třeba jenom mokřady a bylo by dobře v územních plánech doporučovat, aby ty rybníky tam vznikaly. Já jsem mluvil s jedním člověkem, který se pět let snažil na svém pozemku vybudovat rybník.

Děkuji za to.